Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane předsedo vlády, dámy a pánové, myslím, že pan poslanec Jandák by měl specifikovat, jaký bod má být vyřazen. Klamal tuto Sněmovnu v tom, že chce přednést něco k návrhu pořadu schůze, a vás, paní předsedající.

Jedná se o bod, který projednal ústavněprávní výbor, je připraven k druhému čtení, může být schválen. Týká se tisíců lidí, které obtěžujeme každý měsíc tím, že musí k opatrovnickému soudu, pokud chtějí dosáhnout na peníze ze stavebního spoření svých dětí, které jim tam oni spořili.

Pokud na jeho projednání nedojde, protože těch bodů je tam poměrně hodně, tak aby byl zařazen dnes odpoledne po pevně zařazených bodech. Jak mi říkala vládní koalice: počkejte na opoziční okénko za 10 dní já tomu rozumím, ale pokud počkáme na opoziční okénko za 10 dní, pak se třetí čtení nestihne na této schůzi a tento návrh zákona nebude moci být odeslán do Senátu. Takže bych prosil, abychom ho projednali ještě dnes. Děkuji za pozornost. Prosím, já jsem to teď upřesnil, abychom to zařadili dnes dopoledne po pevně zařazených bodech. Pokud tento návrh neprojde, pak hlasovat i tom druhém návrhu, pokud projde, protože jsi nejsem jist, jestli se dnes dopoledne stihne, abychom o tom druhém návrhu hlasovali každopádně.

Ano, děkuji. Já jsem si chtěla jen potvrdit, zda to zůstává dle vaší písemné přihlášky. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Já bych všechny vyzval, demokratické politiky, abychom skutečně tento bod zařadili. Je to prezident republiky, já si nevzpomínám za svého života, a to včetně Husáků, Svobodů a dalších, že by se tímto způsobem chovali. Nikdo nikdy neví, který magor vezme jeho výroky doslova, a v dnešní podrážděné době, já to neberu tak, že je to jakási maličkost, těch přešlapů bylo. Paní předsedající... Pane poslanče, já si zjednám pořádek.

Děkuji. Děkuji. Děkuji za slovo, paní předsedající.